Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den přerušené 14. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Andrle Sylor Augustin Karel zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska rodinné důvody, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, pan poslanec Fiala od 15.30 hodin rodinné důvody, pan poslanec Heger osobní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, pan poslanec Jakubčík osobní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kádner zahraniční cesty, pan poslanec Korte osobní důvody, pan poslanec Kořenek osobní důvody, pan poslanec Kostřica osobní důvody, pan poslanec Kučera zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, paní poslankyně Pastuchová osobní důvody, paní poslankyně Strnadlová zdravotní důvody, pan poslanec Šincl zdravotní důvody, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Zahradník osobní důvody. Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Jourová zahraniční cesta, pan ministr Jurečka z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek do 11 hodin rovněž z pracovních důvodů. Pan poslanec Zemánek hlasuje s náhradní kartou číslo 11. Budeme se tedy věnovat bodu

Chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 71/12. Poprosím vás o klid.

Pan předseda Kalousek chce uplatnit přednostní právo? Tak tím pádem bude jako číslo tři a jako číslo čtyři zatím, pokud nebudou jiná přednostní práva, pan poslanec Klán. A nic nám tedy nebrání zahájit rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Okamura a připraví se pan poslanec Fiala. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Těžko se ke služebnímu zákonu Ano, já jsem už dvakrát žádal o klid, tak to udělám to třetice a velmi nerad bych přerušoval schůzi hned potom, co jsme ji zahájili.

Vážené dámy, vážení pánové, těžko se ke služebnímu zákonu říká něco nového. Jakékoliv naše protesty a návrhy na odpolitizování státní správy jsou v podstatě marné a zbytečné.

Hnutí Úsvit nadále trvá na tom, že není přijatelné, aby o obsazování míst ve státní správě rozhodovali politici, a to od nejvyšší úrovně politických náměstků až po běžné zaměstnance. Tak je to v tomto služebním zákoně postaveno. Trváme na tom, že na prvním místě musí být garance odbornosti a stability. Můj kolega z Úsvitu Radim Fiala podal ještě před vystoupením pana prezidenta minulý týden pozměňovací návrh na zrušení politických náměstků, o kterém budeme dnes hlasovat.

Děkuji, pane předsedo. Odmítáme tento zákon, který umožňuje na státních úřadech jmenování politických náměstků, politických tajemníků a dalších politických trafikantů a politických podržtašek. Státní správa nesmí šít na míru zakázky firmám spřízněným s politickými stranami, zaměstnávat na úkor odborníků politické exponenty nebo třeba diskriminovat politické oponenty. Zkušení matadoři z politiky a ze světa byznysu velmi dobře vědí, jak se peníze v politice dělají.